Při této proceduře dochází k významnému omezení poslaneckých, výborových a samozřejmě i opozičních práv. Tou zcela mimořádnou okolností byla pouze laxnost ministra financí při tvorbě státního rozpočtu.

Navíc, a to zde opětovně zdůrazňuji, mimořádná valorizace není skutečným zvýšením penzí. Ti, kteří prezentují, že se důchodcům reálně zlepšila životní situace díky mimořádné valorizaci, vůbec nepochopili, co se tady v České republice v období pádivé inflace děje. Vážení kolegové, milé kolegyně, pokud bychom tady chtěli hovořit o skutečné důchodové reformě, museli bychom si vyjasnit zásadní proměnnou, která tuto důchodovou reformu definuje. Základním problémem v rámci našeho penzijního systému je problém demografický.

To znamená, že z pohledu věkové struktury Českou republiku čeká stárnutí. Toho, že by vedla pětikoalice rozumnou rodinnou politiku, jsem si tedy za poslední rok a půl vůbec nevšimla. Je tedy zřejmé, že hlavní problém pětikoalice již standardně opomíjí. Já jsem si nevšimla žádného opatření, které by mělo za cíl zvýšit porodnost, které by ulehčilo život rodinám s dětmi, které by zvýšilo motivaci mladých směrem k založení rodiny.

Tento proces stárnutí populace má mimořádně závažné konsekvence zejména u zemí, které mají financování penzí prostřednictvím průběžného systému. Ten máme v České republice a znamená, že současná generace obyvatel financuje penze současných důchodců, přičemž se očekává, že generace jejich dětí budou financovat zase penze svých rodičů. Tento systém mimořádně dobře funguje v případě zemí, kde se rodí větší počet dětí, než je seniorů.

Prodlužování odchodu věku do důchodu, což je dnes již zcela jistá budoucí taktika pětikoalice, má své jednoznačné a výrazné limity. Je samozřejmě pravdou, že pravděpodobnost dožití jen v období historie samostatné České republiky se výrazně zvýšila. O tom není pochyb. Na druhou stranu schopnost aktivně vykonávat pracovní pozici nesouvisí ani tak s délkou dožití, ale s délkou života ve zdraví. Přitom samotná délka života ve zdraví je o mnoho kratší a bohužel zdaleka neroste tak dynamicky jako pravděpodobnost dožití. Obyčejné mechanické posouvání věku odchodu do důchodu je něčím zcela nepřijatelným. Samozřejmě, že je dnes v aktuální situaci, kterou v České republice máme, důležité české penzisty aktivně motivovat, aby zůstali v pracovním procesu co nejdéle. Ostatně to není dobré jen pro stav veřejných financí, ale je to dobré taktéž pro samotné občany. V případě penzistů často nejde pouze o materiální stránku, což je samozřejmě také důležité, prodloužit si aktivní pracovní život v pracovním kolektivu a v práci, která vás ideálně baví, přispívá k psychické pohodě a spokojenosti se životem starších obyvatel. Navíc zcela jistě má generace občanů 60 let a více obrovské množství životních zkušeností. Zcela jistě má jiný pohled na svět a v mnohých pracovních kolektivech by mohla být výrazným obohacením. Chce to jen aktivně pracovat s politikou zaměstnanosti, zařadit místo neutrálu alespoň jedničku a začít konečně něco dělat. Zdůrazňuji, že mluvím zejména o lidech, kteří pracovat mohou a chtějí, ale i tomuto je třeba jít naproti. Je potřeba české starší občany motivovat.

O využívání aktivní politiky zaměstnanosti pro občany 60 let a více jsem už teď mluvila. Pokud mluvíme o důchodové reformě, je jednou ze zásadních věcí, která v systému chybí, motivace občanů, aby si vytvořili také své vlastní úspory.

Já vůbec nechápu, že takto zásadní a potřebné opatření není součástí něčeho, co je prezentované jako důchodová reforma.

A nejenže připravila o úspory současné pracující a také penzisty, ale současně zcela zásadně snížila důvěru ve vytváření si úspor, které zůstanou zachovány. Fondový systém spolufinancování důchodů musí být totiž již ze své podstaty založený na dlouhodobé stabilitě, prosperitě ekonomiky a předvídatelnosti dalšího vývoje, kdy si obyvatelstvo země může být jisto, že o své úspory v tak dlouhém časovém intervalu, jako je například i 30 let, nepřijde. Bohužel, současná pětikoalice se podílí na zcela zásadním narušení jakékoliv důvěry občanů vůči kapitálovým trhům. Tady nebudu zmiňovat velice bohatou historii stran vládní pětikoalice z devadesátých let. Stačí totiž zmínit dnešní situaci.